A jelikož prostě jedno omezení skončilo na začátku července a druhé začalo v polovině října, tak ti lidé logicky nemohli dovolené vyčerpat. Tak to jsou obrovské částky, které si ani neumíte představit, protože jeden zaměstnanec stojí zhruba mezi 40 až 50 tisíci s odvody měsíčně. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je přihlášen pan senátor Vilímec. Prosím, máte slovo. Vážená paní ministryně, vážené paní poslankyně a poslanci, Senát mohl mít samozřejmě větší ambici zasáhnout výrazněji do toho návrhu zákona.

Kolik tam teď zůstalo, já nemám tušení, nemám ani informace.

Pokud to paní ministryně nevnímá, pokud se rozhodla s kraji bojovat, tak já jsem zklamán. Obracím se teď na vás, vážené poslankyně a poslanci, protože vím, že paní ministryně nemůže hlasovat.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.